Já eviduji faktickou poznámku místopředsedy Sněmovny Filipa. Prosím.

Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já se omlouvám, ale nejste předsedou klubu, tudíž nemůžete jménem klubu žádat o přestávku, to musí udělat předseda klubu. Správně.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Pro vaši informaci já doufám, že se nedostaneme znovu do situace, kdy to budu opakovat znovu. Klub Úsvitu se nerozpadl. Zmenšil se počet, klub zůstává, máme nárok, pracujeme, chodíme do výborů a plníme své volební sliby na sto procent, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, pane kolego Filipe. Plníme své sliby, plníme svůj program. A ještě jednou se důrazně ohrazuji proti výrokům, že se náš klub rozpadl. Nerozpadl se. Myslím si, že odvádíme práci, zúčastňujeme se zasedání výborů, zpravodajujeme, pracujeme. Takže věty podobného typu si myslím, že jsou pouze nějakými ideologickými výkřiky a jsou to naprosté podpásovky. Já děkuji. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kolovratník. Kolegyně, kolegové, mě to mrzí, měl jsem ambici tady pracovat v rámci nekonfliktního bodu a došlo k tomuto.

Ten volební řád přesně, bod po bodu, popisuje, jakým způsobem se výbory a komise ustanovují, jaký je ten technický způsob výpočtu, to tam je přesně dáno, odstavec po odstavci. My jsme udělali jediné, a odvolávám se na to, že máte své kolegy, své zástupce ve volební komisi, takže i klub ODS byl informován a u toho procesu byl. Není to ze dne na den. My na tom opravdu pracujeme od konce srpna. My jsme technicky přepočítali tu tabulku, to vyjádření principu poměrného zastoupení v té nové podobě. A skutečně tady musím podpořit Marka Černocha, klub hnutí Úsvit se nerozpadl, pouze snížil svůj počet členů. My jsme také nepracovali s počtem 199 nebo 198. Šest poslanců jako nezařazených, kteří nejsou v žádném klubu, a u těch 194 jsme provedli právě ten nový opravený výpočet. Pravdou je také to, že jsme se dotázali sněmovní legislativy, když tu historii zjednoduším, ptali jsme se na to, jestli pokaždé máme přepočítávat, a nebo platí to, co se stalo, tak jak bylo rozdělení, jaké byly poměry těch klubů na začátku volebního období, tedy po volbách, kdy jsme se zde ve Sněmovně sešli. To je potřeba férově říci. My jsme vlastně v tom kompromisním řešení u té nejednoznačnosti do jisté míry zůstali. Neuplatnili jsme tento striktní princip, nebo přepočet ve všech výborech, kdy bychom aktivně navrhovali, že členové hnutí Úsvit musí být odvoláni nebo vyloučeni, že musí z těch výborů odejít. Takže v řadě výborů i nadále zůstávají. Ale vrátili jsme se v historii k tomu dění zhruba z června tohoto roku, já už si to datum přesně nepamatuji, kdy tady a Sněmovna je suverén během podobného bodu byli někteří členové klubu, bývalí členové toho klubu, ti, kteří odešli a stali se nezařazenými, byli odvoláni, a ta místa jsou k dnešku volná. Takže komise pracovala s tím, že v některých výborech, jako je např. výbor hospodářský, to místo je volné při pohledu na novou tabulku, je možné ho obsadit a nově ten nárok má sociální demokracie. Nic víc, nic míň. Takže neohýbáme Ústavu, pracujeme s tím, jaký aktuálně má hnutí Úsvit počet členů a i to, jaké je obsazení jednotlivých výborů, a jak říkám, je to poslední věta, tam, kde členové dále zůstávají, tak my nenavrhujeme aktivně jejich odvolání nebo rezignaci. Já osobně to vnímám jako nějaké kompromisní řešení. Já už bych vás rád poprosil, abychom přistoupili k hlasování. Ano, děkuji. Kdybych tušil, co vyvolá můj nevinný dotaz, tak jsem ho možná nevznesl.

Když to trošku zjednoduším, to stanovisko.

Ten se z nějakých důvodů rozhodne, že některý z jeho členů neplní ten program, a například ho vyloučí.

A nepřipadá mi to úplně šťastné.

Já děkuji. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a předávám slovo předsedovi volební komise. Takže děkuji. Já jsem navrhl pozměněnou proceduru. Jestli mohu rychle zopakovat nejdříve samostatná rezignace s usnesením č. 123, poté samostatná nominace Jeronýma Tejce, jedno hlasování, druhé hlasování dvě zbylé nominace, Hnyková, Lank.

Dříve, než tak učiním, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu registrovali svými kartami. Nyní zahajuji hlasování o návrhu procedury.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.